Rád bych tímto poděkoval za vaši pozornost.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní přečtu omluvy.

Nyní s přednostním právem vystoupí ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Děkuji. Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové.

Jenom abyste věděli, že ty doly, to není jenom to socialistické období.

A to uhlí bylo samozřejmě podmínkou.

To je pravda, nejsem horník, ale můj otec pracoval jako závodní lékař v hutích, takže ta historie těžkého průmyslu je pro nás opravdu zásadní.

A bylo to pro mě velmi cenné, protože jsem vlastně v něčem i korigoval svoje názory, v něčem jsem dokonce zjistil, začal jsem ty věci vidět zřetelněji, přesněji než kdykoliv a vlastně jsem byl docela vděčný za to, že jsem tu příležitost dostal. Protože to byla pro mě bilance skoro i těch 30 let jedné zásadní politické kauzy a události v regionu.

To neznamená, že komise neodvedla práci, a myslím si, že členové byli vedeni v řadě případů nejlepšími úmysly se dobrat a my jsme o tom hodně diskutovali v té snaze se dobrat toho, jak věci byly. No, ale jak už to bývá, přesto se prostě ty názory nemusí vždycky úplně potkat. Ale opakuji, pro mě ta komise měla velký smysl. Já se pak musím pokusit jenom něco z těch věcí, které jsem si tam ozřejmil a pochopil, vám tady sdělit a možná říci, v čem si myslím, že to, co vyšetřovací komise píše, úplně neobstojí.

A já bych byl nerad, kdyby tato zpráva opakovala tady tento omyl, zase vyvolávání falešných očekávání. To bychom opakovali něco, co už tady bylo, a to si myslím, že si nikdo nezaslouží z těch lidí, co tam žijí.

Jenom vám řeknu protože se budu snažit mluvit tak, abyste mi rozuměli, a nezatěžovat to vystoupení tak, aby se to vůbec dalo poslouchat. Tak já jsem spolupracoval, obracel jsem se na řadu znalců.